To jsou mé konkrétní otázky, které bych byl rád, kdyby prostě zazněly, pokud nemohou zaznít dnes, aby zazněly i v příštích dnech. Protože se na ně oprávněně ptají občané České republiky a chtěli by vědět, že tady je spravedlnost prostě schopna dělat maximální kroky k tomu, aby byla vymožena, aby byla objektivní, aby platila vůči každému, ať už je to premiér, či občan České republiky. Pane premiére, vy jste také tady říkal tři oblasti, že jsou určitými cíli. To určitě není cíl. My jsme jasně říkali, že je to především otázka objektivity a střetu zájmů vás v pozici premiéra. Vy jste byl první, kdo začal o nich mluvit v různých souvislostech.

Já opravdu respektuji a tady oceňuji vaše nasazení v rámci zahraniční politiky. Myslím si, že komunikovat, jezdit hovořit je správné. To je potřeba pochválit.

Prosím pěkně, není to pravda.

My jsme tady v posledních měsících navrhovali velice pozitivní dopady pro občany České republiky.

Navrhovali jsme zvýšení důchodů pro ženy. Vaši poslanci a vaše koalice toto odmítla.

Já jsem tady tento týden na rozpočtovém výboru navrhoval několik důležitých věcí, které by také významně pomohly domácnostem a občanům České republiky, a dokonce to byly věci, které máte ve svém programovém prohlášení vlády.

Ve Finsku, o kterém jste tady mluvil, v severských státech, je ta šance větší než 50%.

Věřím tomu, že ve druhém, respektive ve třetím čtení tu podporu tyto návrhy získají.

Nemám z toho vůbec žádnou radost a nesouhlasím s vámi, že taková situace tady dnes je.

My opravdu máme zájem, aby tato země fungovala, fungovala dobře, lidem se žilo dobře, byli v bezpečné zemi. Ale také aby tady fungovaly základní principy demokratického státu a bylo jasné, že se neútočí na média, na svobodu slova, že je tady garantováno to, že spravedlnost je opravdu spravedlností pro všechny a měří všem stejným metrem. Takže prosím pěkně, kdyby bylo možné třeba v závěru dnešní debaty před hlasováním odpovědět na mé čtyři otázky, které jsem tady položil.

Děkuji mnohokrát za pozornost, děkuji za to, že jste si to vyposlechli oba členové vlády. Nyní tedy mám jednu faktickou poznámku. A nyní tedy vyzývám pana poslance Jana Lipavského a připraví se paní poslankyně Vrecionová. Prosím máte slovo. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych se vyjádřil k dnešnímu projednávanému bodu, tedy k vyjádření nedůvěře vládě. V prvních dvou se budu věnovat zahraničně bezpečnostní politice této vlády a ve třetí části víceméně shrnu důvody, proč budu hlasovat pro vyjádření nedůvěře této vládě.

Já tomu samozřejmě rozumím, sebechvála je důležitá, ale pan premiér prosazuje v zahraniční politice především sebe a své vlastní zájmy, hraje domácí kartu migrace.

No a pokud jste racionálně smýšlející člověk, tak nejspíš po takové nabídce skočíte.